Děkuji za dodržení času. Faktické poznámky, připomínám. Máte slovo. Děkuji za slovo.

Děkuji.

To přece nemůžete vůbec myslet vážně! Víte, jak začínají všechny totality?

Kolegové z pirátské strany prostřednictvím pana předsedajícího, prosím, přestaňte hanit advokáty!

Žádnou takovou možnost nemají v drtivé většině případů. A jakékoli snížení možnosti procesní obrany znamená, že kriminalizujeme obyčejného člověka. Objevilo se několik faktických poznámek, pak postupně mizely, takže v tuto chvíli je stav takový, že poprosím pana poslance Bendu s faktickou poznámkou. Děkuji. Hlavně vlevo!

Opravdu nikdo v reálu nehájí, nikdo neříká, že je správné předkládat soudu falešné důkazy. Tak prosím, jenom s tím neveďme polemiku!

Já si myslím, že soud v některých případech samozřejmě oklamat lze. A nevedl jsem žádný spor o tom, že je nesprávné, a že dokonce má být i trestné předkládat falešné důkazy.

A tady zavádíme něco zcela nového. A pak se bavíme o tom, za jakých okolností a v jakém rozsahu lze nasazovat odposlechy a jestli opravdu toto pokládáme za tak závažnou trestnou činnost, že chceme směřovat i do těch nižších sazeb, než ve kterých to běžně je. Tak prosím, jenom abychom to nepletli a neříkali, že tady někdo hájí právo kohokoliv předkládat falešné, nepravdivé důkazy, kterými chce soud zmást.

A současně bych chtěla upozornit na to, že teď se dostáváme do takové emocionální spirály, kdy se vzájemně nespravedlivě napadáme.

Ale snažím se být spravedlivá a řada těch jejich návrhů je velmi dobře i věcně, na rozdíl od jiných politických stran, argumentovaných. A v tom dnešním projevu, co tady měl pan poslanec Michálek, takže možná, že mu beru i teď jeho faktickou poznámku, jasně řekl také, že důvěřuje tomu, alespoň já jsem to tak pochopila a myslím, že na vlastní uši jste to slyšeli, že většina advokátů je naprosto v pořádku. Takže vůbec nechápu ten populistický promiňte pane kolego předřečníku populistický výlev, že tady snad vždycky na začátku každé totality stojí napadání advokátů. Tady přece nejde o obhajobu profesního stavu advokátů, ale o novou zákonnou úpravu, která by nám maximálně zajistila, že naše soudní procesy budou spravedlivé. Děkuji. No já se musím kolegy zastat a budu reagovat, a on mě předběhl.

Tudíž já tomu nerozumím.

Váš čas. Děkuji. První pan předseda Kalousek, prosím. Děkuji za slovo. Jenom stručnou reakci na paní poslankyni Válkovou.

Ty náznaky prostě ve veřejném prostoru jsou a netýkají se zdaleka jenom advokátní profese.